Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Protože neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání, zahajuji rozpravu podrobnou. Kdo se prosím hlásí do podrobné rozpravy? Není zájem o vystoupení v podrobné rozpravě, proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.